A 22. prosince skutečně usnesení vlády o něčem takovém hovořilo, ale ani usnesení vlády nemá přednost před zákonem.

A ten jasně říká, že ředitele inspekce jmenuje ministr životního prostředí. Závěrem bych chtěl říct, paní poslankyně, že naprosto sdílím samozřejmě obavu, a věřte, že mi to žádnou radost nedělá, že tento problém prostě nastal. Ale těm zaměstnancům byla nabídnuta pracovní místa.

Česká inspekce životního prostředí funguje. Ano, za její fungování jsem opravdu odpovědný. Nechť věci týkající se případného rozdílného právního názoru několika subjektů řeší ve finále Nejvyšší správní soud. Co já vím, tak v pracovněprávním sporu je jedna zaměstnankyně s Českou inspekcí životního prostředí a jsou nějaké podněty na státního tajemníka Postráneckého. Ty řeší můj státní tajemník. Já o nich informován prostě nejsem, jen vím, že existují. Mám jednoznačně zájem na fungování České inspekce životního prostředí. Česká inspekce nefunguje podle žádného stranického klíče. Jestli tomu tak bylo v minulosti, tak tomu tak už není. A na to mám x důkazů. A myslím, že ta čísla, resp. číslo hovoří.

A bavme se o těch konkrétních věcech. Tady musím říct, že to jsou prostě problémy, které nastolili bývalí zaměstnanci. Ano, je tady nějaký dvojí výklad, ale myslím asi, že je to prostě spíš pro Nejvyšší správní soud. Oni se dneska brání. Takových případů jsou stovky, kdy někdo není spokojen s tím, jakým způsobem to fungovalo v rámci pracovněprávních vztahů. My na to nějaký názor máme, my ho hájíme. Ale v žádném případě to nelikviduje akceschopnost inspekce. Děkuji, pane ministře. Nyní má slovo pan poslanec Kučera, potom pan poslanec Vácha.

Já jsem ten projev poslouchal velmi pozorně. Ona stejnými slovy, jako dneska mluví pan ministr životního prostředí, tak mluví i mluvčí České inspekce životního prostředí, která dříve dělala mluvčí hnutí ANO.

Kde jeho působení hodnotí velmi negativně. Ale to je myslím jiný příběh, je to zodpovědnost, jak tady říkal, pana ministra.

Předcházející jeho působení o tom sice nesvědčí, ale jak říkám, je to pravomoc pana ministra Brabce, nechci ji zpochybňovat. Chci říct, že samozřejmě odešla celá řada odborných pracovníků. Víme sami, že nahradit odborného pracovníka na pozicích vedoucího odboru není velmi jednoduché.

Co je zajímavé, že samozřejmě odcházeli i vedoucí pracovníci oblastních inspektorátů České inspekce životního prostředí, a tady bych se už u toho trochu zastavil.

Česká inspekce životního prostředí v Ústeckém kraji nešla na ruku kmotrům.

To, že po nich šlapala Česká inspekce životního prostředí. A nechci to vidět, že to je nějaká odveta, nebo dokonce snaha vyjít vstříc současné Lovochemii, aby mohla lépe pracovat. A ty výjimky, které dostává chemický průmysl, ty si můžeme samozřejmě najít, ty si můžeme dohledat. Ale to, že to nedělám já, že tu souvislost nehledám, tak samozřejmě tu souvislost mohou vidět naši kolegové, novináři, občané a bude se to velice těžce vyvracet.

Proč odchází vedoucí inspekce, která velice nekompromisně vystupuje proti kmotrům v Ústeckém kraji? Proč ji odvolává pan ministr Brabec? Ale toto jsou fakta. Takže nám nezbývá nic jiného než sledovat, jak se bude Česká inspekce životního prostředí vyvíjet dál. Jak dál bude působit.

Bohužel musím říct, že pan ministr Brabec svou aktivitou v České inspekci životního prostředí nepřesvědčil. Nepřesvědčil mě, nepřesvědčil odbornou veřejnost, nepřesvědčil ani ostatní nevládní organizace.

Chci věřit, že Česká inspekce životního prostředí bude fungovat lépe, než byl její začátek za dob působení pana ministra Brabce. Děkuji za pozornost.